U těchto akcí je plně možné jet paralelně ty procesy, tzn. dělat i přípravu EIA, protože my se nevracíme k bodu nula u těch staveb. V žádném případě. U těch staveb, které už mají územní rozhodnutí, se dá očekávat, že se doplní EIA a na základě té doplněné EIA už jsem vyvolal minimálně jednu reakci takže nevracíme se k bodu nula.

Samozřejmě je možné, že dojde k odvolání v rámci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, ale to by došlo vždycky.

Mně neschází ani sebereflexe ani pokora. Věřte tomu. My jsme jednali na desítkách jednání a já minimálně na deseti z nich osobně.

To je pravda.

Takže to byla ta jediná věc, kterou si vyčítám, a tam určitě je to záležitost, kde jsme mohli být razantnější. Ale upřímně řečeno, v té chvíli nemělo ani smysl, aby tam jezdil premiér, protože všechno šlo podle dohody s Evropskou komisí a oni deklarovali, že budou ochotni o těch starých projektech jednat a schvalovat je ad hoc podle tzv. slovinského modelu, což je model, který se nám osvědčil už v tom minulém roce, a díky němu jsme profinancovali 23 velkých projektů za celkem téměř 50 miliard korun, které také měly starou EIA.

A to není o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, ale je to o rozhodnutí Evropské komise, protože jakmile bychom podle zákona 244 vydali byť jedno ověřující stanovisko, tak nám padá financování i z dalších operačních programů. Proto řešíme tento problém. K panu kolegovi Zahradníkovi.

Buď ty peníze budeme investovat do silnic a dálnic, do všech těchto akcí, které máme připravené nebo které ještě připravíme.

To znamená, že těchto deset akcí za 50 miliard korun odblokuje to, co by brzdilo stavební sezonu.

Já už se omlouvám, jsem dlouhý. Takže ještě jednou. Chci vám všem poděkovat, pokud vstřícně přijmete devadesátku, a chci říct, že v září by měla být ve Sněmovně transpoziční novela EIA, ke které bude určitě velká debata a která přinese další zjednodušení a zrychlení celého procesu EIA.

Navázal bych na dopolední jednání. Nevím, co je horší zpráva. Je to taková nová definice krizového manažera. Vyvolám krizi a pak to jako krizový manažer řeším.

Nejdřív jste řekl, že velké množství těch staveb nemá ještě ani územní rozhodnutí, načež jste nás ujistil, že ty stavby, které mají územní rozhodnutí, u těch to zpoždění nebude tak velké. Tak platí buď první, nebo druhé. Skutečně nemůže platit obojí dohromady. Ale to si fakt musíte vybrat.